Já vám děkuji, pane poslanče. Do obecné rozpravy je jako další přihlášen pan poslanec Jurečka.

Takže bych byl rád, aby i na tyto věci se dostalo.

Děkuji, pane předsedo.